Děkuji za slovo.

Jsme připraveni.

A nebyl jsem sám.

Tak proč říkáte, že...

Ale není to pravda.

Takže všechno se připravuje.

Děkuji. Prosím. Děkuji za odpověď, pane premiére.

Jestli byste nám mohl jenom konkrétně trošku říci aspoň měsíc, odkdy by bylo možné očkovat těmi jinými dávkami a jakým způsobem to tedy bude dále distribuováno a zda jsou připravena ta centra.

Děkuji.

Všechny ostatní dvakrát.

Samozřejmě, že to řešíme. Můžete si z toho dělat srandu.

Děkuji.